Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 9 hodin a já zahajuji čtvrtý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Poté bychom měli pokračovat projednáváním bodů z bloku Zákony první čtení dle navrženého pořadí, tedy body 21, 12, 14, 7, 8 a 9.

Nebyly předneseny žádné pozměňující ani jiné návrhy.

Marek Benda ruší svou přihlášku. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A kolegyně, kolegové, poprosím vás o ztišení, požádám vás o ztišení, abych dobře rozuměl, jaké budou padat návrhy k pořadu schůze.

Prosím, pane předsedo.

Ptám se, zda někdo další se hlásí k pořadu schůze? Prosím.

Opět na začátku, abych upoutal vaši pozornost, připomenu, že tento poslanecký návrh má souhlasné stanovisko současné vlády, a zjednodušeně jde o posílení postavení spotřebitele, který se předtím obrátil na mimosoudní orgán, jako dneska máme finanční arbitr, Energetický regulační úřad, ČTÚ a podobně, a poté, co ta instituce to prohrála, tak poté se on ocitne před regulérním soudem, kde celý ten spor začíná znovu.

A já tady řeknu také i jeden argument proti možné výtce pro ty lidi, kteří to neznají. Oni tam nebudou hájit toho spotřebitele, oni tam budou hájit svoje rozhodnutí, a to mně přijde fér.